Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já naprosto sdílím právní názor svého ctěného kolegy Radka Vondráčka, s tím jsem také šla na jednání. Nicméně zase musela jsem najít pragmatické řešení a rozhodnout se pro pragmatické řešení, protože aby schůze byla zahájena dnes třeba, já nevím, nevím kdy, netroufnu si vůbec predikovat, kdy bude konec této schůze, a vy jste tu třeba už nebyli, takže by nebylo kvorum a tak dále, už se to tady také stalo, v tomto volebním období.

Všichni žijeme důchody. A zdůvodním ty schůze. Ta témata jsou jasná.

A druhé téma, které dnes mělo být na pořadu, tak je zmrazení platů ústavních činitelů.

Takže já v tuto chvíli dnes udělám to, že sesbírám podpisy na novou mimořádnou schůzi poslanecký návrh Andreje Babiše na téma zmrazení platů ústavních činitelů a dodám ji neprodleně do kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny, protože vím, že bude dnes přerušena na neurčito, a s léky to udělám stejně příští týden. Témata našich schůzí jsou témata, která trápí lidi této země, nikoliv zpomalení valorizace důchodů. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. Tak dovolte mi také k tomu říct několik slov.

Já si myslím, že tak závažná témata by měla mít svůj prostor a čas. Z toho důvodu i pro mě je nejlepší řešení, když to v těch 120 minutách jenom otevřeme, přerušíme a okamžitě se ty dvě schůze svolají znovu na nějaký řádný jednací den tak, abychom se těmto tématům všichni mohli věnovat. A já jsem přesvědčen, že na to také občané čekají. Děkuji. Žádná další faktická ani přednostní nejsou, tak se můžeme vrátit zpátky do rozpravy.

Paní poslankyně, ještě vás poprosím o strpení a poprosil bych všechny, aby se ztišili.

Máte slovo, prosím.

Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak budu pokračovat. V každém případě zde řešíme valorizaci důchodů, která dle mého názoru měla běžet řádným legislativním procesem.

A dle mého a myslím si, že i dle Ministerstva práce a sociálních věcí, měla být předběžná opatrnost v tom smyslu, že měli dát do řádného legislativního procesu novelu zákona, která by řešila tu změnu valorizační kalkulačky, která tedy měla způsobit ty hospodářské škody, na které jsem dodnes nedostala odpověď, co je to vlastně ta hospodářská škoda, když mám zákon, který mi říká, kdy tato valorizační kalkulačka se má spustit, za jakých podmínek, a když podmínky nastanou, valorizační kalkulačka se spustí, a ejhle, těch 19 miliard navíc je nazýváno hospodářskou škodou. Říkám, čekala jsem na tu diskusi, která tady zde měla nastat a nenastala. Ale vrátím se k tomu řádnému legislativnímu procesu, který si myslím, že nebyl spuštěn, i na to je pamatováno. Kdyby nebylo vypořádáno, respektive ten řádný legislativní proces do konce roku, mohli jít v rozpočtovém provizoriu a mohli tento zákon dokončit začátkem tohoto roku...

Myslím si, že to bude otázka pro Ústavní soud, a uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví.

Vy jste přistoupili k tomu, že jste mně vzali moje práva... Děkuji.